Ale kdybych měl brát v logice vyšší bere, tak má pravdu premiér a pan ministr se mýlí. Anebo má pravdu pan ministr, všechno proběhlo podle zákona.

Kruh se uzavře, chaos, nikdo se v tom nevyzná a pan premiér co?

Ale pojďme ke skutečným problémům Ministerstva dopravy.

To bychom pak nepostavili nikdy nic. A jsou jiné rezorty, jiné oblasti, kde se zcela logicky protínají různé politické názory pravice, levice, vlády a opozice. Rezort dopravy přece potřebuje jistou stabilitu aspoň v plánování staveb. Čísla za posledních šest let, v převážné většině to byly roky se solidním ekonomickým růstem, kdy rostly daňové příjmy státu a bohužel se snižoval podíl výdajů na dopravní infrastruktuře vzhledem k HDP, nebo vzhledem k celkovým výdajům státního rozpočtu. To je první věc, kterou bychom měli debatovat.

Kdyby ten bod prošel a byl zařazen, tak máme připravena usnesení, která nejsou, možná budete překvapeni, nějak kritická, už vůbec ne osobní, ale směřují k tomu, co v tom rezortu dělat.

A pak můžeme čekat opravdu výrazný skok v dokončených investicích do dopravní infrastruktury.

A to, doufám, není cílem novely, kterou máme už na programu a už ji máme ve výborech. Takže jsme chtěli vyzvat, aby se vláda soustředila na dokončení těch dálnic, které jsou dávno nakreslené, které jsou rozestavěné, protože když je moc priorit, tak nejsou žádné priority. Druhé spojení moravských a českých krajů, jinými slovy D35, a silniční okruh kolem Prahy, který vůbec nevnímáme jako věc Prahy či Prahy a středních Čech, ale potřebnou pro celou republiku a celou dopravní síť.

Pokud budeme honit všechny dálnice, já tomu rozumím.

Ale když těch priorit je moc, tak vlastně není žádná priorita.

Chtěli jsme se také bavit obecně o zakázkách v rezortu dopravy. Mýtný systém, auditor mýtného systému, co se vypíše, to se vlastně zruší, nebo komplikuje. Pan ministr jednal s polským kolegou, chvályhodné, kvůli D11, ale já bych očekával, když už máte šanci mluvit s polským kolegou, že ztratíte čas taky debatou o vysokorychlostní železnici a napojení např. z našeho kraje na Polsko. To není podceňování schopností pana ministra.

Budeme potřebovat souhlas Evropské komise.

Máme silné odpůrce v Evropě. To je třeba si přiznat. Naštěstí.

Na tom jsme se už shodli. Jenom s tím potřebujeme pohnout dopředu. A my si prostě neumíme představit, že tohle se dá zvládnout jedním člověkem. Neberu to vážně, protože to určitě není ani kompetence premiéra, ani jeho denní agenda. To má každý premiér. A je škoda, že tomu nechceme věnovat čas.

Pokud by to neprošlo, tak navrhuji, aby to bylo zítra odpoledne po pevně zařazených bodech. Samozřejmě pokud to bude vetováno, tak jsme si vědomi toho, že se o tom hlasovat nebude.

A je to škoda.

Pojedeme tramvají, patnáctkou, a ten kousek pak z Dlouhé ulice dojdeme, takže nemusíme ani objednávat autobus. Nebudeme zatěžovat životní prostředí, abych uklidnil pana ministra životního prostředí a nebude to ani speciální linka, ale běžná linka, co jezdí jednou za deset minut.

A jenom připomínám, že už třikrát Andrej Babiš jmenoval skvělého manažera do funkce ministra dopravy. Já jsem si dal tu práci a našel jsem si slova premiéra, když uváděl do funkce pana ministra Prachaře, pana ministra Ťoka a pana ministra Kremlíka. Jako přes kopírák. Teď přichází skvělý manažer, který to všechno vyřeší. Všichni odešli nedobrovolně, nebo skoro nedobrovolně.